Nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Prvním návrhem je návrh pana poslance Faltýnka bod 61, a to jako první dnešní bod.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tím mohu prohlásit ale návrh kolegy Skopečka za nehlasovatelný, protože návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu kolegy Bělobrádka. No, ale je zařazen na teď, pane předsedo, hlasováním. Omlouvám se. Minimálně tedy první část, ne to přerušení, ale ta část na vyřazení hlasovatelná je.

Já se nebudu přít procedurálně. Můžeme tedy hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Bod zařazen nebyl, tedy nebudeme hlasovat, jestli bude první, druhý nebo třetí, protože nedošlo k zařazení bodu.

Každý zvlášť, ano?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento bod nebyl zařazen.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tento návrh také nebyl přijat.

Já jsem neslyšel jiný návrh, nebyl upřesněn v čase. Kolega Hájek upřesní.

Dobře, čili bychom hlasovali jenom o zařazení do schůze s tím, že o jeho pevném zařazení bychom hlasovali v případě, že by byl zařazen. Ano? Čili teď je...

Kolega Michálek nic nenamítal, tak jsem to tak nechal hlasovat.

Takže to si myslím, že můžeme takhle udělat. Dobře, tak pan kolega Michálek upřesní název.

A já bych spíš z logiky věci upřednostnil takhle potom, co jsme si to probrali, to doporučení, co říká pan kolega Benda. Tak v tom případě budeme hlasovat upřesněte prosím tu variantu, kterou teď budeme hlasovat, pane předsedo, aby všichni slyšeli, jak ten bod bude znít podle vaší varianty.

Prosím, pane předsedo.